Pokud bude odhlasováno G2, je to ve dvou variantách, tak už nehlasovat G1.

A nakonec návrh zákona jako celek. Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. O proceduře, tak jak byla přednesena zpravodajem, budeme hlasovat, a to v hlasování číslo 60.

Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Můžeme tedy postupovat podle této procedury. Pane zpravodaji první. Takže nyní prosím hlasování o legislativně technických úpravách.

Kdo je proti? Děkuji vám. Bylo přijato. Další návrh? Nyní pod písmenem A pozměňovací návrh garančního hospodářského výboru.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

Navrhovatel? Kdo je pro?

Děkuji vám. Další návrh?

Kolegyně ji sjednocuje. Stanovisko hospodářského výboru: kladné. Pan navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko garančního výboru: kladné. Pan navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kolega tento návrh stáhl a prosím hlasování o tom, že Sněmovna souhlasí se stažením návrhu. Stanovisko?

Děkuji vám. Další návrh? Nejdříve hlasujeme návrh E1, kde pan kolega upravuje užití směrových signálů pro cyklisty. Garanční výbor je zde bez stanoviska. Navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh? Děkuji.

Garanční výbor: opět bez stanoviska. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

Garanční výbor: opět bez stanoviska. Pan navrhovatel?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám.